Pan ministr zahraničí Zaorálek podle mých informací byl interpelován několika členy Rady Evropy, co to má znamenat. Myslím si, že jsme si udělali docela hezkou ostudu. A pan ministr zahraničí Zaorálek nejsem schopen ho přesně citovat, ale trochu se v tom kroutil a říkal, že to projedná, že se pokusí zjednat nápravu.

Stejně irelevantní by byla vaše volba jakéhokoliv našeho kolegy. Na příští schůzi vám rád předložím interpelaci rozhořčených delegátů Rady Evropy z civilizovaných zemí.

Děkuji za pozornost. Chci se zeptat. Dáváte tedy procedurální návrh na přerušení tohoto bodu, pane předsedo? Jedná se o procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Návrh tohoto procedurálního bodu na přerušení tohoto bodu do návratu ministra zahraničních věcí a vysvětlení celé situace rozumím tomu dobře?

Kdo je proti? Je to hlasování s pořadovým číslem 51. Tento návrh byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat. Nejprve vystoupí pan poslanec Chalupa, poté pan poslanec Schwarz a dále. Děkuji za slovo. Obrátím se na pana kolegu Kalouska vaším prostřednictvím. Respektuji to, co tady řekl. Je dobře, že to řekl na mikrofon pro paměť nás i budoucích generací. A jenom bych chtěl připomenout, že to byl právě pan Kalousek, který tady mnohdy s velikým patosem prohlašoval, že tato Sněmovna je suverén. Prosím, zůstaňme u toho. Tato Sněmovna o něčem rozhodne, bude to tak. A já rozhodně nebudu protože tady nemám právní výklad toho, co zakládací listina Evropské rady říká nebo neříká. Dokud to tady nebude ocitováno a právníkem zdůvodněno, tak to prostě je nějaká informace, kterou mohu, nebo nemusím brát v úvahu.

Další faktická poznámka pan poslanec Schwarz, připraví se pan poslanec Plzák. Děkuji, pane místopředsedo. Protože zopakuji slova pana kolegy demokraticky jsme rozhodli, že nechceme, aby nás zastupovala kolegyně Zelienková. A prosím vás, jestli si někdo udělal ostudu, tak v mých očích ona sama. Přestože věděla, že demokraticky ten mandát nemá, tak tam jela a vystupuje opět za nás. Tak jestli si někdo ostudu udělal, tak ona sama. Nyní pan poslanec Plzák s faktickou poznámkou. Poté pan poslanec Kalousek. Děkuji, pane předsedající. Přiznám tady svoji neznalost. Neznám zakládací listiny Rady Evropy. Ale tak jak nám to tady pan kolega Kalousek přednesl chápu to dobře, že paní poslankyně Zelienková bude vykonávat svůj mandát až do ledna příštího roku, přestože už nebude členem této Sněmovny? Děkuji. Nyní pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou. Dámy a pánové, tato Sněmovna je nepochybně suverén. Tam, kde jsme podepsali nějaké mezinárodní smlouvy, tak jsme suverén jenom do té míry, dokud tyto závazky neporušujeme.

Samozřejmě jste suverén teď, abyste to odhlasovali. Já vás jenom upozorňuju na to, že tu ostudu jenom prohloubíte a nic tím nezískáte. Jinými slovy, doporučil jsem to přerušení, neprošlo.

A bude tam platit mandát Zelienkové, nikoliv mandát Šrámka. Hodně štěstí, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího. Další faktické poznámky. Nejprve paní poslankyně Dobešová, pak pan poslanec Plzák. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne. Já bych jenom chtěla poznamenat jednu věc.

To je pravda. Ale nevím, jestli výklad je ten, že když Sněmovna odvolá toho svého poslance, jestli i v tomto případě ten mandát trvá. To je rozhodovací pravomoc té dané země. Oni jenom potvrzují mandát, který přesahuje volební období, a to o půl roku, protože tam jsou určité souběhy. Takže si myslím, že ten výklad, který tady pan poslanec Kalousek přednesl, není přesný. Děkuji. Nyní pan poslanec Plzák, po něm pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou. Od pana kolegy Kalouska tady zaznělo dvakrát jedno důležité slovo z politických důvodů. Je to tedy opravdu tak, že pouze z politických důvodů se nemůže měnit ten mandát, nebo ne? Protože já nevím, jaký dopis napsal náš předseda pan Hamáček a jestli v něm uvedl, že paní poslankyně Zelienková byla vyměněna z politických důvodů. Sněmovna prostě rozhodla, že tam chce mít někoho jiného. Děkuji. Nyní pan poslanec Kalousek. Připraví se pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou. Já se snažím být konstruktivní a snažím se vás ochránit od ostudy.

A vím, že dopis pana předsedy Hamáčka způsobil v Radě Evropy značné rozhořčení a byl předmětem řady vystoupení některých poslanců Rady Evropy na našeho ministra zahraničí s žádostí o vysvětlení, co to má znamenat, že je to proti pravidlům. A že se to pokusí projednat a zjednat nápravu. A já vás nenutím k ničemu jinému, než abyste své rozhodnutí, které pokládám za ostudné, ale je to můj názor, prostě odložili. A pokud se zjistí, že se mýlím, abyste ho potvrdili pak. Jestli chcete mít tu ostudu za každou cenu, tak hlasujte dneska. Nyní pan poslanec Benešík. Připraví se pan poslanec Kolovratník s faktickou poznámkou.